Podívejte se na jiné země kolem nás. Každý se snaží v tom imigračním procesu, v tom schvalování pobytu zpřísnit, co se dá, a my máme zůstat jako bývalá východní země stranou nebo co? Já ho prostě nevidím. Soudy. Představte si situaci, že v roce 2010, když byla provedena novela tohoto zákona, tak se měnily odpovědnosti. Z Policie České republiky to přecházelo na Ministerstvo vnitra.

Ona vznikla.

A ta nezávislá komise rozhodne.

Proč tedy ministerstvo, na kterém ještě v té době prostřednictvím pana předsedajícího nebyl pan ministr Chvojka.

Prostě bych musel respektovat to, že cizinec se odvolá k soudu na přezkum a ten cizinec bude rok či dva čekat na rozhodnutí toho správního soudu.

Těchto 39 lidí se vždycky dělí o to, kdo rozhoduje o přezkumu. Pak tedy se ptám, proč ti oponenti neřešili zrušení té nezávislé komise.

To přece ta Evropská komise, když mluví o přezkumu, pardon, není tam ani slovo o soudním přezkumu, mluví pouze o přezkumu.

To není proto, že si to někdo vymyslel. To je velmi vážný problém. Nebo ne? Nebo nám bude lhostejné, že tu bude zaměstnáváno v prostředí, které je nečitelné, v prostředí, které je vadné, a v prostředí, které se stává vykořisťováním cizinců? Cožpak to je problém, který můžeme jen tak přejít? Tady je řešení. Buď necháte ten stav, jak je, anebo se podepíšete svým hlasováním pod to, že chceme v této České republice pořádek i v procesu povolování pobytu na území České republiky!

Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji za slovo.

Pan poslanec Klučka zde citoval jeden z těch cílů, které při přípravě této normy, této novely, vláda má vetknuty, a citoval úplně doslova to, co my jsme přijali jako sedmý bod onoho usnesení před více před dvěma lety, kdy žádá Poslanecká sněmovna vládu o posílení bezpečnostních prvků migračního procesu. Toto usnesení jsme přijali. Možná se můžeme bavit o tom, jestli vláda mohla s tím návrhem přijít dřív. Já bych řekla, že určitě ano, ale jsem velmi ráda, že teď i prostřednictvím třeba poslaneckého návrhu si vlastně stojíme za svým, tedy za tím, co Poslanecká sněmovna požadovala. Je to v takové obecnější poloze, tato moje poznámka, netýká se detailů návrhu pana poslance Klučky, ale cítím za povinnost vás upozornit na to, že jsme se tímto směrem vydali, a když už jsme se tak jednou rozhodli, tak bychom v této logice měli pokračovat. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Miroslav Kalousek. Máte slovo, pane předsedo. Děkuji za slovo.

Já jsem přesvědčen, že pořádek tady chceme mít zcela všichni, ale nemůžeme si jako zákonodárný sbor dovolit zvůli. Na stejné úrovni by výkřik: pokud podpoříme návrh pana poslance Klučky, podpoříme existenci zvůle. Protože připustímeli, že správní rozhodnutí nebude přezkoumatelné soudem, připouštíme zvůli. A zvůli nelze připustit na území civilizovaného státu. Myslím si, že máme dost instrumentů na to, zajistit pořádek jiným způsobem než prolamovat ústavní principy. Já vám děkuji, pane předsedo.

Děkuji, pane místopředsedo. Když to tak pochopil, vůbec nic proti tomu nemohu namítat. Nebyl jsem to já, kdo na výboru navrhoval hlasování en bloc. Nebyl jsem to já. A ono to hlasování prošlo.